Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ještě než budeme pokračovat, tak bych rád přečetl ještě několik omluv, které dodatečně přišly.